To znamená, že tady Ministerstvo dopravy na jedné straně zaspalo, na druhé straně tady řešíme obor, který je totálně přeregulovaný, to je ta klasická taxislužba, a na druhé straně tady máme, a tady skutečně nesouhlasím se svým předřečníkem panem poslancem Foldynou, ne jednu firmu někde ze zahraničí, ale to je jedna dnes a zítra jich může být dalších pět.

Děkuji. Já bych chtěl říci, že já jsem také pro rovné podmínky, ovšem otázka je, kam až s tou rovností můžeme zajít.

Děkuji. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, ještě se objevila k dnešnímu projednávání jedna změna, kterou je nutno načíst. Je to legislativně technická změna, která hovoří o tom, jak je třeba upravit znění části pozměňovacího návrhu pana poslance Laudáta, který je zaznamenán jako sněmovní dokument 6423, a týká se to konkrétně tohoto textu.

Budeme samozřejmě potom v proceduře hlasovat o tom pozměňovacím návrhu, ale mělo by se hlasovat v této podobě. A nyní řádně přihlášení. Nejprve vystoupí pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Adamec. Kolegyně, kolegové dobré dopoledne.

My jsme se tomu zákonu věnovali velmi pečlivě. A obrátím se především na pana poslance Zemka. Nechci se teď opírat o mediální zprávy, jestli mu ty podklady k této problematice dodával asistent pana ministra Chvojky Vácha nebo kdokoliv jiný, a je to celkem jedno. Ta argumentace z jeho úst tady padla. Ale pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, určitě to srovnání třeba s mobilními telefony není dobré, není správné. To je nová technologie, kde se zkrátka nic nemění. Ale my se tady bavíme o způsobu toho podnikání, o celé filozofii a přístupu k tomu odvětví, kde ten žadatel, společnost Uber, říká, změňte přístup jako takový, změňte filozofii a umožněte, aby tu tzv. sdílenou jízdu mohl provozovat každý. A za sebe i za kolegy z hospodářského výboru, tak jak jsme hlasovali, musím říct, a i na podvýboru pro dopravu touto cestou, alespoň ne dnes, se určitě vydat nechceme. Zkrátka když někde podnikáte, někdo někde podniká, a je jedno, v jakém oboru, tak zkrátka musí mít pravidla a ta pravidla musí být stejná pro všechny. V čem s vámi souhlasím, ať jste to vy, nebo kolegové z TOP 09, ano, tohle odvětví je těžce přeregulované, podle mého názoru zbytečně přeregulované. A vy mně teď možná ve faktické poznámce, kolegové, odpovíte tak proč jste je neřešili teď? Do jisté míry budete mít pravdu, to musím uznat. Ale aniž bych teď chtěl suplovat předkladatele pana ministra, to ať si případně řekne on sám, původní návrh vládní novely zákona měl skutečně ambici řešit relativní drobnost, něco úplně jiného, označování autobusových zastávek, služby ve veřejné silniční dopravě, a těch taxislužeb se vlastně ani nechtěl v tom úvodním návrhu dotýkat. A já za sebe říkám a opakuji to, co jsem říkal na hospodářském výboru, já v úvodních fázích procesu tohoto zákona jsem také byl pro ty evoluční, možná až revoluční změny, ale když jsem poznal praxi a padá tu jméno jedné firmy, tak může padnout i jméno druhé firmy. Je stejná jako ten zmiňovaný Uber, to znamená, máte online objednávku přes mobilní telefon, vidíte, který řidič pro vás jede, kam pojede, jaká bude ta cena, a tu si nakonec vzájemně odsouhlasíte a platba probíhá online. A tahle společnost funguje podle současného zákona. Vejde se do něj. A to pro mě byl zásadní milník, kdy jsem sám sobě odpověděl, jestli je potřeba tu regulaci až takovým způsobem prolamovat.

A to je právě to, co bychom mohli a měli změnit, to znamená, třeba si říct, že bude stačit jenom elektronická objednávka a jenom vypořádání se pomocí emailu nebo digitální objednávky, tak je to běžné třeba u aerolinek.

V tu chvíli asi budete muset mít něco, co je odsouhlaseno, co má certifikát a je úřadem, tedy Ministerstvem dopravy, schváleno k provozování. Na tyhle otázky nám bylo ministerstvem odpovězeno, už to tady také zaznělo od poslance Foldyny: máme pracovní skupinu, věnujeme se tomu, řešíme to nejen na úrovni exekutivy, ale právě i odborné veřejnosti a těch hráčů na trhu. A co je taky férové říci, hospodářský výbor trochu pozvedával obočí a vyvíjel tlak, nebo naznačoval směrem k ministerstvu, tlak, aby ta skupina opravdu pracovala, aby to nebylo za půl roku, za rok, aby ty termíny byly kratší. Za sebe i za své kolegy chci říci, nehledě na volební období nebo na termín blížících se voleb tady tu diskusi jako hospodářský výbor i nadále s ministerstvem povedeme a budeme chtít výstupy, jak se věc vyvíjí a posouvá. Takže já za sebe tu řeč uzavřu. Prosím, abychom neměnili proceduru, jaká byla vydiskutovaná, odsouhlasená, navržena hospodářským výborem, a prosím, abychom také drželi stanoviska, která jsou v souladu jak mezi předkladatelem, tak naším garančním výborem. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Kučera, poté pan poslanec Zemek a pan poslanec Gabal. Já bych velice krátce zareagoval na slova svého předřečníka pana poslance Kolovratníka. Mně to připadá velmi nefér, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče, když tady zmiňujete, kdo komu připravoval jaké podklady či materiály. Já si myslím, že stejný argument, a to se netýká mě, to je na obranu tady kolegy Zemka, já si myslím, že já bych mohl v x případech zmiňovat, kdo připravuje ty podklady pro vás, a bylo by to úplně to samé.